A pokud budou potom svobodomyslní občané Evropy utíkat za svobodou k nám do České republiky, tak budu jenom rád.

Pojďme zanechat svobodu očkování. Podpořte aspoň jeden z těch pozměňovacích návrhů. Čas, děkuji. Poslankyně Karla Maříková, faktická poznámka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Takže my vůbec nebudeme v tomto případě jako suverénní stát a budeme to muset nechat na Evropské komisi. Děkuji.

To neznamená, a to je to, na co jsem upozorňoval, že vybere jednu jedinou firmu a od ní všechno nakoupí a bude distribuovat do všech států Evropské unie. To je možná právě to nepochopení.

Jestli někdy měla Evropská unie smysl, tak to je právě v takovýchto vyjednáváních s těmi nadnárodními koncerny. A co se týká toho pozměňovacího návrhu, který připravila kolegyně, já ho vnímám jako dobrý.

A já s tím počítám, že bude dobrovolné. A proto i podpořím třeba ten návrh, protože to je ten signál do společnosti. Ale čeho jsem velkým odpůrcem, je ta jasná demagogie, která mnohdy zaznívá a která právě boří ty mosty, které se snažíme tvořit mezi těmi skupinami. A ty skupiny bohužel jsou. Děkuji. Děkuji, pane předsedající. Já bych reagovala na svého předřečníka.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, nenapadlo by mě dopředu, že pochválím kolegu Leo Luzara za smířlivý tón, který vnesl na plénum této Sněmovny.

Přesto je zapotřebí se vrátit k tomu, co je vlastně Poslanecká sněmovna. My jsme zástupci lidu, to znamená nějakých skupin, podle toho jsme dostali i nějaký mandát a musíme připustit to, že v té reprezentaci těchto skupin tady prostě máme povinnost vystupovat.

Bohužel někdy k boření těch mostů přispívá samotné Ministerstvo zdravotnictví ústy svých ministrů, tak jak postupně přicházeli a odcházeli, a přispívají k tomu někdy i média, která neustále mají covid jako první zprávu, a to strašení je určitě jednou z těch negativních forem toho, jak s tou společností komunikovat. Ten zákon má opravdu jenom pár paragrafů, je velmi jednoduchý a vypadá to, že v podstatě jenom popisuje způsob, jakým nakoupíme jako český stát vakcíny, jak zajistíme jejich financování a distribuci mezi občany a jak zajistíme to, aby těch vakcín byl dostatek. Podle důvodové zprávy, která byla přiložena k těm několika málo paragrafům, kterým by v podstatě nešlo nic vytknout, tak je skutečně to, že to rozhodnutí padlo už na jaře, že stát už se zavázal ve smlouvě s Evropskou komisí k tomu, že nechá Evropskou komisi vyjednávat nákup těch vakcín od různých výrobců, to je potřeba také dodat, že ten nákup následně proplatí a uhradí. Tady se dostáváme trošičku na politickou úroveň debaty, a sice na rozpočtovou. Tady stát někdy v květnu podepsal závazek, že nakoupí, to znamená i uhradí ty vakcíny. Dneska se náklady počítají v řádu 5 miliard. To znamená, že ty zbývající prostředky jsou určeny pro tu distribuci a aplikaci.

Já ji nekritizuji, já neříkám, že je špatně. Jenom je zajímavé, že vlastně dneska tady máme schvalovat něco ex post.

Asi s tím nic nenaděláme, je to takhle dohodnuté, ale jenom chci na to upozornit.